Podle mého není ani argument, že ten rozpočet může dopadnout na konci roku lépe, jako to bylo třeba v minulém roce. To podle mého názoru ukazuje jenom neschopnost Ministerstva financí a ministra financí připravit realistický rozpočet, když se plán na začátku roku tak diametrálně odlišuje od samotného výsledku.

Bude dál bobtnat stát. Příjmová strana oproti loňskému rozpočtu naroste, nebo plánuje narůst o 53 mld. korun.

Přestože rosteme slušným ekonomickým tempem, které už jsem naznačoval před chvílí, tak přesto roste podíl vybraných daní na hrubém domácím produktu.

Spolu s tzv. kvazimandatorními výdaji bude tento balík výdajů, se kterými není možné cokoliv dělat, činit čtyři pětiny rozpočtových výdajů. Čili pouze s jednou pětinou rozpočtových výdajů může vláda dělat aktivní fiskální politiku podle svého zvážení.

Respektive, já tomu rozumím. Rozpočet, jak ten deficit, tak ten podíl mandatorních výdajů, je de facto obžalobou předchozí vlády, obžalobou v tom smyslu, že nebyla schopna využít čtyři roky poměrně slušného ekonomického růstu k tomu, aby cokoli, zejména s výdajovou stranu rozpočtu, protože na té je ten hlavní problém, aby s ní cokoliv udělala. Ty čtyři roky jsme prohospodařili a díky tomu máme před sebou rozpočet takový, jaký máme. Bohužel na rozdíl od mandatorních výdajů klesají investice. To je méně, než dokázala proinvestovat pravicová vláda v době ekonomické krize.

Čili řeči o tom, že předchozí vláda investovala nebo že ta budoucí vláda chce investovat, jsou skutečně jenom řečmi.

Růst sociálních výdajů je dokonce větší než očekávaný růst hrubého domácího produktu. No a v okamžiku, kdy nám rostou sociální výdaje rychlejším tempem než samotný hrubý domácí produkt, tak si myslím, že je nabíledni, že ten rozpočet je špatný a že vláda ty čtyři roky nedělala vůbec nic důležitého, že ty čtyři roky prohospodařila, užila si toho večírku, který jí nabídl ten ekonomický růst, ale bohužel nedokázala nic pro tuto společnost. Občanská demokratická strana podala řadu pozměňovacích návrhů. My se chováme na rozdíl od předchozí a bohužel zřejmě i té nové vlády odpovědně. Rozumíme tomu, že se nám nepodařilo ten zákon o státním rozpočtu odmítnout v prvním čtení, pro to jsme podporu neměli, nicméně navrhujeme alespoň v rámci té bilance přesunout téměř 30 mld. korun do říkejme tomu rezervy, ona je to kapitola státní dluh, ale je to přesun, kdy na jedné straně ušetříme podle nás zbytné výdaje, které budou k dispozici buď na snížení státního dluhu, nebo naopak na snížení daní.

Ten návrh vznikl jako kompromisní návrh v rámci debaty na rozpočtovém výboru. Chtěli jsme jít cestou, aby tady nevzniklo 20 konkurenčních návrhů, které by se, v uvozovkách, vystřílely navzájem, a nemuselo by projít nic.

Pro mě je to nepochopitelné chování, nerozumím tomu, a bohužel Poslanecká sněmovna, potažmo rozpočtový výbor musí opravovat takového fatální selhání naší současné vlády. Mě to velmi pobavilo, když jsem slyšel nového pana premiéra, který říkal, že to vlastně není jeho rozpočet. Já si velmi dobře pamatuji, že to je jeho rozpočet, je to jeho návrh.

Nestalo se tak.